Znači danas ćemo se baviti izjašnjavanjem o amandmanima na Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Rasprava je zaključena. Amandmane su podnijeli zastupnik Ivan Lovrinović, zastupnica Ljubica Lukačić, zastupnik Zdravo Ronko, Klub zastupnika HSS-a, Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, zastupnik Tomislav Žagar, Klub zastupnika HDZ-a, zastupnik Željko Jovanović i zastupnik Siniša Hajdaš Dončić. Pregled amandmana vam je dostavljen elektroničkim putem. Izvolite. Znači prvi amandman je Kluba zastupnika HDZ-a, u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi i sada će nastaviti gospodin ministar Zdravko Marić. Hvala lijepo, dobro jutro svima, poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene dame i gospodo zastupnici. Vlada ovaj amandman prihvaća. Onda on postaje sastavni dio, sastani dio prijedloga zakona o kojemu ćemo se očitovati kasnije. Drugi je zastupnik gospodina Ivana Lovrinovića na članak 4. stavak 11. Vlada ne prihvaća ovaj amandman. Odredbe o oporezivanju vrijednosti kupona PDV-om rezultat je usklađivanja Direktive Vijeća iz 2016. i ne mogu se promatrati u kontekstu nagrađivanja radnika.

3. je amandman zastupnika, gospodina zastupnika Zdravka Ronka na članak 6. izvolite. Vlada također ne prihvaća ovaj amandman. Radi ispunjavanja ciljeva ukupne porezne reforme u sustavu PDV-a uočeno je da opća stopa PDV-a stvara visoki regresivni učinak jer su neke isporuke dobara i usluga opterećene visokom općom stopom PDV-a i s time u vezi uočena je i potreba za daljnjim rasterećenjem poreznih obveznika i gospodarstva u cjelini. Samo ću podsjetiti da ova odredba bi trebala stupiti na snagu 1.1.2020.

No kada ste već zapeli tako žestoko onda bi trebalo sačekati 11. mjesec iduće godine pa ćemo onda o tome raspravljati. A do tada tko zna što život nosi. Da li baš ići na smanjenje i baciti dvije milijarde u vjetar, da li s dvije milijarde proširiti paletu proizvoda koji su oporezovani po nižoj stopi, da li ih usmjeriti, te dvije milijarde da li usmjeriti u kompenzaciju jedinicama lokalne samouprave jer im smanjujemo porez na promet nekretnina ili zbog povećanja neoporezivog dijela sa 3800 na 5 tisuća.

Dobro. Amandman 4. od Kluba zastupnika HDZ-a, izvolite gospodine ministre. On postaje sastavni dio prijedloga zakona. Vlada nažalost ne može prihvatiti ovaj amandman ali kako smo i rekli, o toj temi ćemo još razgovarati, sigurno će biti određenih korekcija u legislativi odnosno zakonodavstvu. Odredbe Direktive o PDV-u snižene stope primjenjuju se na isporuke određenih dobara i usluga iz dodatka 3 Zakon o PDV-u u potpunosti je usklađen sa navedenom Direktivom što uključuje kako dobra iz dodatka 3 tako i njihov opis a na koje se u RH primjenjuje snižena stopa PDV-a. I naravno nije moguće propisivati odredbe suprotne, ali u svakom slučaju voditi ćemo diskusiju i razgovor i sa uvaženom zastupnicom a i općenito naravno vidjeti na koji način i kako dodatno pomoći ne samo osobama sa invaliditetom nego sve one kojih se tiču ove odredbe.

Dakle, sad ovaj i nekoliko idućih u pravilu se svodi na proširenje stope PDV-a i onda bi svaki puta mogao ponoviti naravno u skladu sa fiskalnim mogućnostima, dakle sve ono što smo mogli i na neki način pretpostavili u okviru i projekcija i samih proračunskih mogućnosti smo već predložili za sniženje. Dakle u ovom konkretnom slučaju govorimo o nečemu što izlazi van ovih okvira, s druge pak strane neki od prijedloga se već po sniženoj stopi oporezuju, tako su tu knjige i znanstveni časopisi a u isto vrijeme što se tiče elektronskih publikacija, upravo prihvaćeni amandmani kluba HDZ-a, amandmani prihvaćeni od strane Vlade, zapravo govore da se proširuje obuhvat snižene stope i na ove elektronske publikacije što znači da se izjednačuje stopa PDV-a na knjige, novine, časopise, neovisno o tome u kojem su obliku. Hvala. Tko se želi očitovati? Da, izvolite. Poštovani ministre, mi smo smatramo da elektroničke publikacije trebaju u pogledu i oporezivanja biti izjednačene s tiskanim izdanjima, ova Vlada se kune u digitalizaciju, vrijeme je da to i dokaže. Mi smo nedavno imali čak i napad jedne stranke na mene osobno da pogodujem tu tiskanim izdanjima i zapravo na neki način nakladnicima, vidit ćemo kako će HNS glasati o ovome jer mi smatramo da bi elektroničke publikacije također trebale biti u sniženoj stopi PDV-a upravo zbog toga što sve više takvih sadržaja ima i to puno olakšalo i profesorima na fakultetima i učiteljima koji sve više i više na neki način kupuju elektroničke publikacije, evo, tražit ćemo da se glasa. Znači glasovanje, dobro. Gospodine potpredsjedniče Sabora, tražimo stanku u trajanju 10 min da se konzultiramo i oko ove rasprave vezano uz poreznu reformu. Ja bi rekao [[Upadica Radin: Nisam čuo, oko?]] Tražimo stanku, znači [[Upadica Radin: Da, da, oko čega?]] Oko rasprave o amandmanima na poreznu reformu kako bi se konzultirali i kako bi vidjeli kako da se postavimo u toj raspravi gdje još jednom napominjemo, ističemo hrvatskoj javnosti, da se ovom reformom povećava plaća za nešto preko 1% zaposlenih u RH premijeru Plenkoviću i njegovoj eliti a velikoj većini građana se ne popravlja standard uopće. Da demistificiramo malo priče ministra u odnosu na Vladu koja je bila 2012.-2016., znači samo u protekle 3 g. proračunski prihodi i to kako Vlada daje su porasli za preko 25 milijardi kuna po planiranom za 2019. g. Znači Vlada ne da ne daje nego uzima a sa druge strane onima kojima zaslužuju, ne želi rasteretiti i omogućiti da imaju veće plaće. Klub zastupnika SDP-a je podnio u saborsku proceduru zakon po kojem bi se povećao neoporezivi dio plaće na 5000 kuna i sa te strane omogućio svima u Hrvatskoj odnosno velikoj većini zaposlenih u RH, da imaju plaće 200, 300 kuna veće i oni koji imaju 5500, 6000 plaću a ne samo premijer Plenković i njegova elita. I sa te strane moramo to još jednom istaknuti, moramo se snažno suprotstaviti ovoj vrsti, nije ni ovo ni reforma nego nepravda koju radi Vlada RH gdje oni kao nešto ostavljaju građanima, u zadnje 3 g. proračunski prohodi su narasli za preko 25 milijardi kuna. Tako da molim vas, nemojte više gospodine ministre to u svojim izlaganjima isticati jer vi radite isključivo za uski krug ljudi. Hvala vam lijepa. Imate na to pravo, to je bilo u ime kluba, jel' da? … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] To me čini sretnim, hvala.

Poštovani potpredsjedniče, vlada ne prihvaća ovaj amandman.

Zastupnik Tomislav Žagar, također. Također vlada ne može prihvatiti ovaj amandman, ponoviti ću Vlada ne prihvaća ovaj amandman, također kao i kod prethodnih, dakle, dodatno proširenje snižene stope, van je okvira fiskalnih mogućnosti, ali u svakom slučaju razmatrati ćemo i o ovakvom prijedlogu u daljnjim koracima kada se za to steknu uvjeti. Uvaženi ministre, dakle, ajmo promatrati ovo sa 2 aspekta. Prvo gledajući ekonomski, to smo i u raspravi govorili, ne znam zašto se bojite.

Možda se trebalo konzultirati, evo za budućnost, sa potpredsjednikom vlade i ministrom poljoprivrede. Gledajte u čemu je razlika, mi većina mlijeka koje kupujemo danas, koje građani kupuju u našim trgovačkim centrima, na akciji, većina tog mlijeka je trajno mlijeko, koje se, a većina njega se pravi iz mliječne masti. Vi ovdje imate slučaj sa svježim mlijekom koji se kasnije prerađuje. Pa dobro, evo, da kažem sada slikovito, ovako, možda ću i ja biti porezni utajivač jer šta? Kupiti ću svježe mlijeko ja ću sam praviti kiselo mlijeko.

To su sve hranjivi proizvodi, razmislite o tome dobro i možda za budućnost bi se moglo tu nešto napraviti, a ja ću tražiti glasovanje.

Također vlada ne prihvaća ovaj amandman. Dakle, već spomenuto je prije bilo i pitanje javne vodoopskrbe i javne odvodnje vode, što se tiče snižene stope, a tako i po pitanju ostatka ovoga amandmana. Dakle, treba voditi računa i o onome što po direktivi o PDV-u je moguće primijeniti na sniženu stopu.

Tako da na ovaj način, razdvajanje jednog od drugoga, teško je razumljivo i onda ćemo imati i u trgovinama, što će deklarirati sami prodavači. Da li će to biti sjedalica, pa da ima točkove, ili će biti kolica koja imaju sjedalicu. Mislim da bi tu trebalo uzeti u obzir da se stvarno radi o jednom, da kažemo, inovativnijem sada proizvodu, koji se koristi, upravo za potrebe, da kažemo, prijevoza, nosanje djece, pa bi zamolio da još jednom razmotrite, mogućnost da se to izjednači, jer ćemo imati jedan kaos u prodavaonicama i biti će jako teško utvrditi što prodavač želi prodavati. Sjedalicu s nižim PDV-om ili kolica sa većim, ja mislim da će biti sve sjedalice.

Evo vezano je za amandman koji smo imali ali svakako bi još dao jedno dodatno pojašnjenje prvenstveno za vodu kao takvu. Mi sve više i više smo u izgradnji sustava odvodnje, priključenjem bilokojeg kućanstva na sustavu odvodnje, ono postaje i sastavni dio njegovoga računa. U tome računu znači upravo je pitanje PDV-a postaje sve bitnije, sve veći su računi i naravno da je sve teže i poslovanje i vodoopskrbnih poduzeća koja trebaju naplatiti.

Vlada ne prihvaća ovaj amandman. Ponovit ću opet, naravno i fiskalni efekt, vi se sjećate u prvom krugu porezne reforme, tad smo rekli da spuštamo stopu PDV-a na 13% za stočnu hranu, dakle tada smo definirali isključivo na proizvode koji se pretežito koriste kao hrana za životinje uz specifikaciju osim za kućne ljubimce. Evo ja bi tu samo naveo što znači kućni ljubimac, vrlo je teško iz ovoga što je navedeno razlučiti jer upravo smo tu vidjeli da dolazi do situacije da npr. za zeca, divljeg zeca koji se uzgaja, imamo situaciju da se on oporezuje, isporuka sa 13%, hrana za iste te zečeve će biti 25%

Sada smo na amandmanu broj 12. Vlada također ne prihvaća. Kao i kod prethodnih amandmana po istom obrazloženju, i isto možemo reći da ćemo ovom prijedlogu također vidjeti brigu i u idućim krugovima odnosno kada se za to steknu potrebi uvjeti. Ono kad bi zastupali ovdje životinje, onda bi rekli da je ovo apsolutno diskriminacija jer zec je divlja životinja koja se uzgaja. U čem je onda razlika između uzgoja srce, ne znam, jelena košutara ili bilokojih drugih divljih životinja. Pa na kraju odimo do Pantovčaka i tamo se uzgajaju divlje životinje, i preuzimaju brojne braniteljske zadruge i te braniteljske zadruge, ja sa mi sam bio svjedok gdje uzgajaju, od toga se proizvodi meso, isporučuju meso za ljudsku prehranu. Prema tome, ovdje imamo, ako zec kao divlji zec smatramo ga uzgojenim oblikom, onda ne vidim u čem je razlika između njega i jedne srne, jelena ili divlje svinje. Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista ima i a to je amandman broj 13, ima i još jedan amandman na članku 6. Gospodine potpredsjedniče, Vlada ne prihvaća ovaj amandman iako vrlo jasno ćemo reći dakle, nitko sretniji od nas u Vladi ne samo zbog ovoga amandmana nego onda bi i mi sami naravno predložili originalno nešto što smo već rekli u javnom prostoru. Dakle u skladu sa fiskalnim mogućnostima, u ovom krugu predlažemo snižavanje stope PDV-a na isporuku odnosno na svježe meso, svježu ribu, voće, povrće, jaja, pelene, bezreceptne lijekove, ali ovdje govorimo o ovom segmentu hrane i jednostavnije bi bilo i za poreznu administraciju a naravno i puno prihvatljivije za sve građane da se steknu dodatni uvjeti da se danas-sutra i kompletna hrana pa tako uključujući ovo o čemu sada govorimo, može spustiti na sniženu stopu PDV-a. Smatramo da je potrebno smanjiti porez za proizvode zaštićene geografskim podrijetlom kao što su slavonski i baranjski kulen, dalmatinski, drniški, istarski i krčki pršut. To je minimum što moramo napraviti jer znamo d u turističkoj sezoni ti domaći autohtoni proizvodi moraju biti konkurentni i smanjenjem na minimalnu stopu od 5% u biti mi potičemo domaću proizvodnju, domaći pršut, domaći slavonski kulen i ta geografska zaštićena podrijetla te proizvode. A vi navodite da je Vlada najsretnija bila da se to provede. Pa evo, imamo mogućnost. Pa dajemo vam amandman. Pa nije samo dovoljno doći na dane alke, u Vrgorac, u Drniš, na dane pršuta i tamo jesti pršut da ljudi to plaćaju. Omogućite to ljudima da bude najniža stopa domaćih proizvoda, stanimo u kraj uvoznim lobijima koji čak iz Italije uvoze i na njemu piše dalmatinski pršut, drniški pršut nego zaštitimo geografska podrijetla, naše proizvode. Opet ponavljam ministre, vi ste Slavonac, pa najmanje što ste trebali zaštititi slavonski i baranjski kulen, dalmatinski, drniški, istarski i krčki pršut. To je minimum minimuma zbog proizvođača, zbog razvoja domaće proizvodnje i zbog naših brandova koje možemo turistički prezentirati jer inače će nam propasti i ova proizvodnja, preuzet će nam to strani proizvodi koji se pojavljuju na policama jer naši ne mogu biti konkurent njima. To je jedna specifična proizvodnja i mi vam dajemo mogućnost da to riješite.

Vlada ne prihvaća ovaj amandman. Povezivanje na određene evidencije odnosno uključenost određene organizacije potrebne radi preciznijeg odrađivanja opsega primjene snižene stope PDV-a, i stoga nije moguće prihvatiti ovaj amandman.

Evo i vi kao nezavisna osoba ste bili na listi HDZ-a, kao što sam i ja bio na listi MOST-a. Bili ste predloženi za ministra, kao što sam i ja bio predložen za ministra, obavljate svoju dužnost, bili ste čak predloženi i da budete predsjednik Vlade u 2016. godine, kao kandidat da budete za predsjednika Vlade, da li smatrate da ste ikada bili diskriminirani zato što niste bili član HDZ-a? Da li na ovaj način ćemo diskriminirati i one koji nisu članovi određenih organizacija, a isporučuju kvalitetno svoja dobra i žele, naravno, da to bude im izjednačeno kao sa onima što moraju biti članovi ili što žele biti članovi. Mislim ovo je onako jedna figurativna usporedba, ali vam govori, samo da ništa manje nisu vrijedni oni koji nisu članovi neke organizacije. Tražimo glasanje po ovome. PDV na članstvo ne bi bila loša stvar. Znači tražite glasovanje? Vlada ne prihvaća ovaj amandman.

Međutim mi iz HSS-a smatramo da je to nedovoljno, jer imamo jednu od najviših stopa PDV-a u okruženju, na te i slične proizvode u Bosni i Hercegovini, u Srbiji je 10%, u Sloveniji 9,5%, u Njemačkoj je 5%, i smatramo da nije dostatno smanjenje sa 25 na 13%, predlažemo da to bude 10%, iako smo predlagali u raspravi da neke proizvode koji su naši tradicionalni, oslobodimo uopće stope PDV-a, da dignemo konkurentnost te proizvodnje, da dignemo konkurentnost hrvatske poljoprivredne i prehrambene industrije, niste to prihvatili. A ne slažemo se da će ovo imati onakve efekte kako ste vi najavili, jer najveći dio tih proizvoda Hrvatska uvozi, i ovisno je o tržištu Europske unije, i vidimo da zbog elementarnih nepogoda, klimatskih promjena, rastu cijene tih proizvoda na europskom tržištu, i nije za očekivati da će trgovački lanci u Hrvatskoj na te uvozne proizvode, smanjiti te cijene do te mjere da će to naši potrošači osjetiti. Više bi osjetili da se taj PDV smanji na one proizvode koje proizvodimo u Hrvatskoj, da dignemo proizvodnju našim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, da pomognemo našoj Slavoniji i ruralnim krajevima, da njihov proizvod bude konkurentan u odnosu na te iste ili slične proizvode u Bosni i Hercegovini, Mađarskoj ili Srbiji, jer vi ste isto svjesni da mnogi naši sugrađani odlaze preko granice kupovat te proizvode, a što mi činimo?, gledamo kako to se događa, ajmo nešto promijeniti. Također Vlada ne prihvaća. Opet je pitanje naravno ukupnih fiskalnih mogućnosti i kapaciteta, kao što sam i prethodno rekao, sigurno da ćemo u idućim krugovima razmatrati da se i neki drugi elementi, pa i u konačnici, cjelokupna hrana spusti na sniženu stopu, ovdje govorimo o suhomesnatim proizvodima između ostaloga, a, dakle, treba apostrofirati da je Prijedlog već u samom originalnom tekstu Zakona, da se i isporuka živih životinja, a tako i svježe meso, spušta već na sniženu stopu, tako da time već samim dajemo jedan određeni poticaj domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji. Hvala ... [[Govornik se ne razumije.]] Uvaženi ministre, tražili smo da se proširi stopa smanjenog PDV-a i na suhomesnate proizvode, kulen i druge tradicijske proizvode, jer, po nama iz HSS-a, nema logike da smanjujemo PDV na živu stoku, žive svinje, na svježe meso, a ne smanjujemo na kobasice, kulen i druge suhomesnate proizvode. Mi ne želimo više biti samo sirovinska baza u Slavoniji, želimo imati i prehrambenu, prerađivačku industriju, a to ne možemo ako nismo konkurentni. Puno je uloženo sredstava samih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, i iz Nacionalnih izvora, da podignemo preradu i proizvodnju suhomesnatih proizvoda u Slavoniji, i u drugim krajevima. I imamo pozitivne pomake. Ovaj prijedlog HSS-a je išao za tim da im damo još vjetra u jedra, ono malo vitra, ali obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, da se poveća proizvodnja tih istih, da bude konkurentna, i da te proizvode ne kupujemo u trgovačkim lancima sa oznakom iz Španjolske ili Italije. A to se najčešće događa, zato smo tražili da se proširi ovo i na suhomesnate proizvode, na kulen i druge tradicijske proizvode, jer bi na taj način dodatno osnažili naša obiteljska poljoprivredna gospodarstva, digli tu stočarsku proizvodnju u Hrvatskoj, a sramotno je da Hrvatska koja je bila perjanica u svinjogojskoj proizvodnji, preko 70% svinjskog mesa uvozi. Ministar Tolušić nije prepoznao taj problem, pa ni u Prijedlogu novog proračuna, nije predvidio nikakve nove poticaje za svinjogojsku proizvodnju, i to nije dobro, mi uništavamo kompletnu svinjogojsku proizvodnju u Hrvatskoj, a izmjenom ovog Zakona i ovog članka sigurno bi donekle pomogli da se ta proizvodnja i prerada očuva u Slavoniji, da gajimo tu tradiciju, očekiv'o sam od vas k'o Slavonca podršku u tom dijelu. Raduje me ono što ste rekli, možda u dodatnim bacanjima još i zabijemo taj poen, a mogli smo već sad i bilo bi, već je sad kasno, trebali ste već sad.

Propisivanje provedbenih odredbi nužno je radi pojašnjenja temeljnih zakonskih odredbi obzirom se na taj način daju Smjernice koje osiguravaju jednostavniju primjenu Zakona. Evo, hvala lijepo. ... [[Govornik se ne razumije.]] biti pojednostavljeno ili će možda biti dodatno neizvjesno, što će sve biti unutra, mislim da bi bilo puno jednostavnije da smo se odredili unutar Zakona, točno utvrdili što je to, ovako znam, ono da, postoji, dobra namjera, ali iščekivanje kako bi evo i ovdje spomenuto da će možda biti dodatnih bacanja. Tražili ste glasanje znači.

Vlada također ovaj amandman ne može prihvatiti kao i kod prethodnih naravno govorimo o ukupnom fiskalnom efektu ali treba opet apostrofirati da kada se uspoređuje sa kino ulaznicama i onda daje nekakva analogija sa nekim drugim priredbama kino ulaznice su isključivo na sniženoj stopi s obzirom na primjenu međunarodnih ugovora koji se apliciraju ali i o ovoj mjeri u idućim krugovima će se sigurno voditi briga. Hvala lijepo. Uvaženi ministre, niste rekli da Sabor i javnost zna o čemu se radi, radi se o ulaznicama za sportske priredbe. Dakle, uvaženi ministre, meni je žao što niste prihvatili ovaj amandman ali to je samo jedna slika lažne brige za sport vaše Vlade. Dakle vi ste osnovali i izdvojili iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Središnji državni ured za sport koji vam je predložio čitav paket mjera koji su imali za cilj unaprijediti poziciju sporta u Hrvatskoj i omogućiti mladima da se u većoj mjeri bave sportom. Katastrofalan podatak da su u Europi mladi u Hrvatskoj od 15 godina na prvom mjestu po količini ispijenih alkoholnih pića pokazuje da je briga za sport nešto čemu bi Vlada trebala posvetiti više pažnje. Dakle Središnji državni ured za sport, dao je prijedloge za porez na dobit, porez na dohodak, porez na doprinose i porez na dodanu vrijednost. Niti jedan prijedlog njihov vi niste uvažili. To samo pokazuje besmislenost postojanja onda Središnjeg državnog ureda za sport koji je dio vaše vlade a čiji ni jedan prijedlog u poreznom paktu vezano za unapređenje pozicija sporta i omogućavanje mladima da se u većoj mjeri bave sportom bez da roditelji moraju plaćati skupe članarine vi niste uvažili. Jednako tako nema ni nacionalne strategije sporta niti Zakona o sportu. Zbog čega onda postoji Središnji državni ured za sport kada ni njihove prijedloge niste uvažili da potpuno stavimo na stranu da sam ja ovaj prijedlog napisao upravo na temelju onog što je izradio Središnji državni ured za sport, dakle HDZ-ovo tijelo u Vladi koje vi u potpunosti ignorirate. To je zapravo žalosno i samo pokazuje potpunu nebrigu za hrvatski sport kao i za neke druge segmente hrvatskog društva.

Hvala gospodine potpredsjedniče što ste mi dali priliku da kažem javnosti, ja sam ustvari za vrijeme dok ste me prozivali bio na sjednici Odbora za financije i proračun kao odgovoran zastupnik zato sam vas zamolio da mi sada date mogućnost, znam da